Vím, že i stanovisko exekutivy, a předpokládám, že paní ministryně Benešová už je přihlášena o slovo, se změnilo a že bychom mohli přece jenom trochu Nejvyššímu správnímu soudu, který je opravdu dramaticky přetížen množstvím v řadě případů fakt jako velmi banálních stížností, pomoci a odbřemenit ho, aby se mohl zabývat těmi zásadnějšími věcmi. Současně jsem chtěl poděkovat paní kolegyni Malé, kterou jsem dneska poprosil, aby vzala zpravodajku, protože pan kolega Michálek, který měl být zpravodajem, je omluven. Děkuji za pozornost. Tak, nyní tedy bych původně požádal, aby se slova zpravodaje pro prvé čtení ujal poslanec Jakub Michálek.

Změna zpravodaje byla přijata. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Taťána Malá. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Já jen stručně shrnu, že účelem navržené úpravy je urychlení soudního přezkumu rozhodnutí a dalších aktů správních orgánů, a to ve fázi řízení před Nejvyšším správním soudem, tedy v řízení o kasační stížnosti.

Děkuji za slovo. Doba se mění a musíme se přizpůsobovat tomu, co se děje. Původně, jak bylo konstatováno předkladatelem, vláda k tomuto návrhu dala nesouhlasné stanovisko. Důvodem bylo, že panovala obava, že Nejvyšší správní soud přestane hrát roli sjednocovatele judikatury a toho, kdo napravuje excesy v rozhodování krajských soudů. Nejvyšší správní soud to nezvládá. Ale ten soud není nafukovací, takže musíme s tím něco dělat. Pokud jde o tento návrh, já měním to původní stanovisko vlády, a samozřejmě předcházela tomu jednání. Pan premiér byl osobně na Nejvyšším správním soudu, kde došlo k určitým dohodám a k takovým dvěma větvím, jak vyřešit nepříjemnou situaci. První větev je krátkodobá řešení, což je tento návrh, a druhou větví bude dlouhodobá řešení, která zasáhnou do budoucí koncepce správního soudnictví, a to je na více let, takže zřejmě na mého nástupce. Vznikl současně kompromis dojednaný jednak představiteli Nejvyššího správního soudu a profesními komorami a v důsledku toho kompromisu lze na tento návrh nahlížet jako na akceptovatelný z mé strany.

Čili za tohoto předpokladu ano. Jinak samozřejmě bych ten návrh ani nepodepsala.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není mnoho času.

To znamená, je potřeba něco dělat. Toto je první pomoc.

Tak, nyní tedy přečtu ještě omluvy.

Nikoho dalšího nevidím. Takže já obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Paní zpravodajka? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Nikoho nevidím.

Pan poslanec Benda se hlásil?

Kdo je proti? Hlasování číslo 337, přihlášeno 151 poslanců, pro 92, proti 12.